A k těm evropským fondům.

Opravdu nebyla.

To bych fakt místo toho křičení radši slyšel.

Nula!

A můžu tady citovat dál, kde všude, jaká je to katastrofa.

A všechny by nás to mělo trápit, i pana premiéra, i ministra financí, i vás, koaliční poslance.

A víte proč? Nevíte. Prostě to nejde. Proč se tomu bráníte? Ale vy jste si ten rozpočet nastavili jako volební, máte tam samé medvědy. Ministerstvo zemědělství bude dělat kapličky, nakupovat traktory, ministr vnitra dá 20 mil. na prevenci kriminality hm, to to teda zachráníme, to bude super!

Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou přihlášku, tak rozpravu končím. Není tomu tak. Pan ministr zde není přítomen a já požádám, aby byla zajištěna přítomnost ministra financí předtím, než přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.